V této chvíli to vyšetřuje ten speciální tým, o kterém jsem mluvil. To pro mě není jednoznačné a na to mohou být různé názory. Za sebe jsem připraven eventuálně se na výboru o roli OBSE v takovéto věci bavit a za určitých okolností si myslím, že to může být i dohoda, že bychom to mohli prosazovat.

S faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná, pak s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Děkuji.

A já si nedovedu představit, na co jiného by byla? S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

Takže já tím chci říci, že pokud bych chtěl, aby OBSE vyšetřovala tuto věc, a řekl jsem vám, že v této chvíli to vyšetřuje Ukrajina, tak vy zřejmě jste jako představitel České republiky to chápal jako určitý projev nedůvěry, že je schopna to Česká republika vyšetřit sama. Proto jsem řekl, že v případě Kyjeva to byla Ukrajina, která souhlasila s tím, aby v té věci se vzal režim vyšetřování Mezinárodním trestním tribunálem. Ale bylo to dohodnuto s Ukrajinou.